Informace byly shromažďovány na úrovni celého ORP.

Všechny osoby mají v této době již zajištěny finance, informace o možnostech zaměstnání, popřípadě jsou již zaměstnány, odbornou lékařskou péči a veškeré informace o dostupnosti zdravotní péče.

Kolegyně a kolegové, požádám vás o mírné ztišení.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já jsem si připravil v rámci prodloužení nouzového stavu takový krátký exkurz do minulosti.

Prodloužení nouzového stavu? Jedině když vláda předloží důvody a řekne, jaká opatření v té době zavede, a pokud to bude na nezbytně krátkou dobu. Není možné protahovat donekonečna situaci, kdy má vláda téměř všechnu moc a nikdo ji nemůže hlídat. Krize je vážná, ale musíme se co nejrychleji, jak to půjde, vrátit do normálního stavu a k lidským svobodám. Já jsem tady velmi pozorně poslouchal diskutující.

Nicméně i díky nouzovému stavu se podařilo nakoupit plyn do zásobníků, a to za 37 korun za metr krychlový, když Maďarsko kupuje na základě bilaterální smlouvy ten samý plyn, ovšem na základě bilaterální smlouvy, za 6 korun. To mě poměrně překvapilo, protože to je šestinásobná suma, a pokud tedy ty zásobníky budou naplněny takto drahým plynem, tak samozřejmě spotřebitelé to zaplatí v těch měsíčních zálohách a v té celkové spotřebě. Pokud to tedy vláda nechce subvencovat. Dále mě zaujala jedna informace, která se objevila na internetových portálech, myslím si, že buď dnes, nebo včera, a tam bylo napsáno, že RWE prodává své zásobníky a že už tam je několik zájemců. Já jsem se chtěl zeptat, jestli tedy vláda počítá s nákupem těchto zásobníků v České republice, protože mimo jiné tedy zájem o to má jedna firma, kterou spoluvlastní ruský oligarcha. Takže to by bylo přesně úplně proti všemu, co tato vláda deklaruje, pokud by to tedy nechala koupit tu firmu, kterou spoluvlastní ruský oligarcha. Takže brali bychom tedy plyn z Německa, ruský plyn, a zásobníky v České republice by spoluvlastnil ruský oligarcha. Takže já to nebudu déle zdržovat, děkuji za pozornost a jsem zvědav, jak to dopadne. Já vám také děkuji, pane poslanče.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, jenom tři drobné glosy. Co se týká počtu uprchlíků, tak je logické, že někteří jsou tady zaznamenáni, jsou evidováni, ale to ještě neznamená, že tady všichni zůstali.

Druhá věc je, že například od Polska, Maďarska nebo dalších zemí je potřeba sledovat i přepočet na počet obyvatel.